Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl vaši pozornost upřít trošku jiným směrem, protože samozřejmě, jak říkal tady kolega Zahradník, není to jenom ta jedna část tohoto zákona.

Z pohledu komunální sféry je problém znečišťování bytových zón velmi naléhavý, dlouhodobě neřešený, to musím přiznat, a postrádá srozumitelný a účinný legislativní nástroj. Podle mého názoru novela zákona v § 2 ani 4 ani v jiném paragrafu neumožňuje stanovit jakýkoliv limit pro pachové látky a nedává tak orgánům státní správy jednoznačný nástroj, jak vyhodnotit oprávněné stížnosti občanů vzhledem k potenciálnímu znečišťování. Já myslím, že tady jsou v nevýhodě obě strany, jak strana obyvatel měst, tak úředníci, kteří nemají pádné důvody, jak by mohli toto posunout a odstranit. Myslím, že v tom případě to řeší můj pozměňovací návrh, který uvedu na konci. Ze zkušenosti v oblasti stanovených podmínek provozu a omezení pachových látek tápou jak úředníci státní správy, tak ale i provozovatelé. Odborné posudky jsou v tomto ohledu nedostatečné a pouze konstatují, že zdroj nebude zdrojem zápachu, anebo že existuje riziko zápachu. To však nestačí ke zhodnocení situace, zda zdroj do lokality umístit a za jakých podmínek. A zda a zejména, jak zdroj již v lokalitě umístěný regulovat nebo postupně snižovat jím způsobené pachové znečišťování. Aby zákon definoval, co je obtěžování zápachem, považuji za velmi důležité také pro odstranění námitek, zda pachové látky v jednotlivých případech vadí pouze citlivým jedincům, to se také stává, protože prasečinec jim smrdí, ale řízeček už voní, nebo to je celoplošný problém. Nedefinování základního údaje obtěžování může vést i k tomu, že úředníci budou požadovat nulové hodnoty pachu nebo například jednu pachovou jednotku. Považuji za nutné v tomto případě uvést minimální hodnotu, kdy je obtěžování pachem objektivní. Tato definice ochrání jak obyvatele, tak samotné zdroje. Teď bych trošku přešel k většímu konkrétnu.

Samozřejmě já i pan ministr víme, že některé obce odpovídaly trošku alibisticky v tom případě, že už tam třeba ani ty podniky nejsou nebo kravíny nebo vepříny. Nicméně abych to nějakým způsobem mohl dokumentovat a deklarovat, tak vám přečtu jen pár odpovědí úředníků některých obcí na zadanou otázku, co se týká zápachu. Postoupení stížnosti na Českou inspekci životního prostředí či krajskou hygienickou stanici není řešením ze stejného důvodu. Obec Lužice: Chybí legislativní norma, která by jasně definovala hranici přípustných limitů pro jednotlivé zdroje znečišťující ovzduší. Pokud legislativa neřeší omezení a sankce, arogance původců zápachu v některých případech převyšuje únosnou mez komunikace.

Obec Křídla: Míra zápachu se obtížně určuje a dokazuje.

Město Vsetín: Neexistuje opatření technického charakteru vynucené a kontrolované orgány státu. A tak bych mohl pokračovat, ale samozřejmě nebudu činit žádné obstrukce a dovolím si shrnout. Navrhuji právě tím pozměňovacím návrhem do zákona základní hodnotu pro obytnou a průmyslovou zónu, od které se bude odvíjet možnost požadovat na zdroji provedení auditu z hlediska emise pachových látek a na základě toho hledat cesty ke zlepšení situace. Obecná osvěta dle zkušeností nestačí. Je nutné nastavit základní hodnotu, od které se bude odvíjet možnost požadovat na zdroji technologické úpravy anebo jiné technické podmínky vedoucí ke zlepšení situace.

Uvedené hodnoty pro obytnou a průmyslovou zónu specifikují jasné hranice, od které je možné považovat zápach za obtěžující. Navazující vyhláška nebo metodický pokyn by měly dále srozumitelně stanovit, jak budou orgány státní správy postupovat v případě obtěžování zápachem a jak budou moci omezování zápachu zakotvit do programu zlepšování kvality ovzduší. Samozřejmě pozměňovací návrh vychází z požadavků měst a obcí, protože se vždycky ten konflikt odehrává ve dvou variantách.

Není skutečně definice, která by toto upravovala. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Horáčkovi. S faktickou poznámkou pan zpravodaj.

Zavádějí se tam právě emisní limity na pachové látky. Děkuji panu zpravodaji. Zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jiří Junek.

Ale jsou tu i věci, jako je samotná vymahatelnost tohoto opatření. Tak když ano, tak většinou ten odpad pálí dejme tomu občané sociálně slabí.